Proč tento potenciál neumí vládní politici využít?

Mám na mysli dceru VZP, která nabízí komerční produkty, případně bych založil státní komerční spořitelnu, která bude nabízet bankovní produkty za výhodné ceny pro naše občany. Samozřejmě by Česká pošta mohla pracovat i jako státní telekomunikační firma, která by opět občanům nabízela telekomunikační služby za nízké ceny a zisk by potom nešel do zahraničí, ale do státní kapsy. Ostatně nejsou to nápady z mojí hlavy, jsou to nápady z jiných vyspělých zemí. Je to jen neochota, ale také duševní neschopnost vlád něco systémového udělat. Propaganda nás naučila, že komunisté byli blbci, takže když měli státní firmy, je to blbě.

Stát má zisky z jejich prodeje a díky tomu si může dovolit pro značnou část občanů nulové daně a současně také školství a zdravotnictví zdarma, přičemž chudé děti mají zdarma také školní autobus, školní uniformu nebo obědy. Díky tomu, že drobný pouliční prodejce neplatí žádné daně, není třeba, kolegové, EET ani horda byrokratů a papíru. Je to pravicové, nebo je to levicové? Podle mě je to rozumné, aby běžní lidé měli alespoň ty základní služby v dostupných cenách a na nějaké dostupné úrovni.

Firmy jako Česká pošta nesmí být prostá přítěž, ale jsou naopak velkým potenciálem, který se musíme naučit využít. Já bych k tomu jen dodal, že také stačí to, aby ministerstva vedli zkušení manažeři, a ne kariérní politici. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych měl mnoho reakcí na to, co tady zaznělo.

Já vám děkuji, vaši přihlášku dám na konec přednostních práv. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla podotknout, že tuto mimořádnou schůzi svolalo hnutí ANO, hnutí ANO odevzdalo 41 podpisů. V tuto chvíli děkuji panu ministrovi vnitra, že mi tedy dá prostor se vyjádřit, protože si myslím, že to, že hnutí ANO delší dobu avizuje, že něco není v pořádku na České poště, se dnes ukázalo i tím, že před touto mimořádnou schůzí pan ministr vnitra vystoupil na tiskové konferenci, kde jasně řekl, že Česká pošta je na tom tak špatně, že jí hrozí insolvence. Chci říct, že pan ministr vnitra, když přišel do své funkce, řekl, že Českou poštu dá do pořádku.

Já bych také ještě chtěla podotknout, že když pětikoalice šla do vlády, říkala, jak je na vládnutí připravená, jak má všechno připravené, jak všechno bude jiné, jaká bude ta změna.

Moc dobře ví, jak pro každého starostu je důležité, aby v každém městě, obci, byla Česká pošta, protože ona plní i tu funkci, že ti lidé tam přijdou a potkají se tam. Je to prostě důležité.

Já bych očekávala od ministra vnitra, že už byl připraven na vládnutí, že byl připraven na to, že přijde na rezort vnitra, že bude mít na starosti Českou poštu a že to nebude řešit tedy po patnácti, šestnácti měsících. V tuto chvíli se dozvídáme, že se bude dělat pracovní skupina. Ta pracovní skupina se teprve bude scházet a bude řešit, jaká bude ta transformace že se tedy transformace rozdělí na veřejnou službu, to znamená, že tam budou ty základní služby, což bude těch základních služeb, což by bylo pod státem, a to druhé by byla komerční část, což by byly balíkové služby a logistika. Já bych také z tohoto místa chtěla i připomenout výběrové řízení na ředitele České pošty. Přihlásilo se deset uchazečů nebo jedenáct, jak mi tady říká pan ministr, a pan ministr žádného nevybral.